S přednostním právem je přihlášen pan předseda Faltýnek. Prosím, pane předsedo. Děkuji, pane místopředsedo, za slovo.

A omlouvám se za to. Dobře, zazněl procedurální návrh na to, abychom jednali po 19. hodině a projednali tento bod.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Budeme tedy jednat a dokončíme tento bod po 19. hodině. Omlouvá se pan poslanec Španěl do konce dnešního jednání z pracovních důvodů, omlouvá se pan místopředseda Okamura z osobních důvodů do konce jednacího dne.

Není přihlášen. Takže budeme pokračovat v řádných přihláškách do obecné rozpravy. Prosím, pane poslanče. My jsme v době zavádění EET velmi kritizovali Ministerstvo financí, jak slibovalo věci, které následně nesplnilo.

Na řadu těch problémů, které reflektoval Ústavní soud, jsme my dopředu upozorňovali.

Ten obchod má všechny platby přes internet a rozhodně tam nehrozí nějaké daňové úniky, ale jenom si zjednodušuje byrokracii, kterou na něj tento stát uvalil.

A zaplatit 2 miliardy za to, abychom vybrali 5 miliard, to se blíží efektivitě smlouvy s firmou Kapsch na výběr mýtného. Takže pro nás je zásadní, jaké jsou reálné náklady na implementaci a provoz toho systému jak na straně státu, tak na straně podnikatelů. Je pro nás důležité, kolik a zda hrozí arbitráže jak ze strany dodavatelů systémů pro EET, tak ze strany například zahraničních firem, které EET zavedly a vynaložily na to nemalé peníze. Zajímá nás, kolik tyto náklady můžou státu přinést, respektive kolik nás to může stát všechny. Chceme vědět, jestli EET má nějaký přínos pro podnikatele, jestli jsou tam tedy skutečně funkcionality, které pomáhají firmám. Případně jestli ten systém má potenciál nějaké takové funkcionality přivést, například zjednodušit daňové přiznání ve chvíli, kdy máte EET. A aby skutečně to nebyl nástroj, který je jenom bič, který jenom škodí, ale aby to mělo nějakou přidanou hodnotu uživatelsky pro podnikatele.

Děkuji.

Prosím, pane poslanče. Děkuji.

A bohužel tehdy jsme podlehli slibu, že v Poslanecké sněmovně, případně v Senátu tyto detaily budou napraveny a stane se z toho kvalitnější zákon, než v jaké podobě to opouštělo vládu.

Takže je vidět, že ten zákon při své tvorbě na mnoho těchto specifických případů podnikatelského prostředí nepamatoval. Budeme v druhém čtení chtít uplatnit pozměňovací návrhy.